Jako bývalý poslanec a nynější předseda vlády víte, jak dlouho trvá příprava takového semináře a že se pozvánka odvíjí od pozvaných hostů. Na tento seminář jsme pozvali i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí včetně paní ministryně. Vše bylo řádně domluveno a potvrzeno.

Organizace, které zde vystupovaly, považují jednání ministryně za neslýchané, že zakáže vystoupit svým zaměstnancům na takovémto semináři. Já to považuji za neslušné, nekolegiální a neprofesionální a podávám na chování paní ministryně Marksové tímto stížnost a ptám se, co s tím uděláte. Doporučovala bych vám, abyste zahájil druhé kolo výměny ministrů a zařadil mezi ně i ministryni Marksovou. Po svých zaměstnancích a zaměstnancích v sociálních službách vyžaduje nejlepší pracovní výkony po odborné stránce, a sama se chová naprosto asociálně. Považuju to za skandální, takový člověk nemá co dělat ve vedení ministerstva. Ukončila jsem prosím svoji první interpelaci a navazuji svou druhou. Děkuji. Podala jsem pozměňovací návrh k navýšení platů zaměstnanců sociálních službách. Vy jste hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu, aby se navýšily platy zaměstnanců o šest procent od Nového roku. Musím vám připomenout, že vývoj skladby uživatelů pobytových služeb se však za poslední roky výrazně změnil.

Vím, není to důležité pro vás a pro většinu vašich a koaličních poslanců, a vůbec je to jedno vaší paní ministryni práce a sociálních věcí paní Marksové. Včera jste tady popisoval, v jaké kondici je naše ekonomika, a bohužel místo toho, abyste ocenil a udělal vše, aby byla řádně ohodnocena práce lidí v sociálních službách, tak hlasujete proti. Žádám vás, abyste mi řekl, co uděláte s platy zaměstnanců v sociálních službách, pokud nechcete dojít k tomu, aby došlo ke kolapsu. Ti lidé na to čekají, pracují ve prospěch této společnosti a starají se o staré a zdravotně postižené lidi. Já vám děkuji za odpovědi. Děkuji, paní poslankyně.

Je překvapující, že vláda plánuje už leteckou záchrannou službu po roce 2020, nicméně není schopna zajistit leteckou záchrannou službu na jedné stanici od roku 2017. Je to překvapující, a proto se ptám, když má v plánu zavést státního provozovatele od roku 2020, jaké kroky už učinila k tomu, aby tento provozovatel musel vůbec vzniknout.

Takže další otázka k této problematice: Kolik zásahů letecké záchranné služby z Prahy bylo v Ústeckém kraji samostatně, to znamená zasahovali v letošním roce za ústecký vrtulník, který už někde byl, kolik bylo ve spolupráci?

A poslední část. Jestli si uvědomujete, že nejčastější důvod odmítnutí zásahu letecké záchranné služby Praha v Ústeckém kraji ve dne i v noci je odůvodňován slovy, že se to pro pacienta nevyplatí, máte dálnici, nebo je to moc daleko a podobně. Kdo bude létat za leteckou záchrannou službu z Prahy, když bude v Ústeckém kraji? Budou to dělat ty ostatní kraje. To znamená, snižujete dostupnost tohoto segmentu přednemocniční neodkladné péče nejen v Ústeckém kraji, ale v ostatních okolních krajích. Proč? Také děkuji, pane poslanče. A paní poslankyně Hnyková svou interpelaci stahuje. Tím pádem jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády a budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry. Prosím prvního v seznamu, to je pan poslanec Zahradníček, který bude interpelovat pana ministra kultury. Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné a dobré odpoledne. Pane ministře kultury. Velice často je z vašich úst slyšet, jak se stavíte k takzvaným Benešovým dekretům. Nevím proč či s jakým záměrem či z neznalosti, ale jistě účelově zapomínáte na za a). Jistě vám jsou, pane ministře, i velice dobře známá následující slova. Může se stát, že dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou postupem času prohlášeny za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti se již několikrát stalo, že se najdou takzvaní čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům a Němcům jako takovým za jejich odsun a za jejich prohřešky omlouvat, a že budou nakloněni jejich návratu.

Jistě, pane ministře, víte, čí jsou to slova.

Proto požaduji stručnou a jasnou odpověď. Prosím pana ministra.

Je to problematika, kterou podle mého názoru docela dobře znám. Vůbec nijakým způsobem nezpochybňuji prezidentské dekrety doktora Edvarda Beneše, ale to, co říkám, je, že není možné dávat rovnítko mezi etnickou a politickou příslušnost. To je to podstatné.

Já se snažím inspirovat těmi dokumenty, právními předpisy, které vydávaly státy, které se vyrovnávaly s touto otázkou po druhé světové válce, jako například Francie, Dánsko, Belgie, Itálie. Země, které se staly součástí pozdějšího sovětského impéria, tuto otázku řešily optikou etnickou, tedy bez rozlišování osobní viny nebo neviny. Kdo byl příslušníkem etnika, v tomto případě německého, byl postižen. To je prostě fakt. I když teorie v některých právních předpisech je jiná.